Já vám děkuji, pane ministře. Paní poslankyně nemá zájem o doplňující otázku.

Pane poslanče, máte slovo.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Ptám se proto, zda vaše ministerstvo řeší kapacitu železniční sítě, a pokud ano, jaké konkrétní kroky můžeme v této oblasti očekávat. Děkuji za velmi stručný dotaz.

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já za ten dotaz děkuji.

Tady je samozřejmě síť na některých místech velmi využitá, na některých místech je využitá velmi málo.

Nicméně co se nám stalo, je, že zejména na tratí mezi Prahou a Ostravou nám takovým ne úplně řízeným způsobem v rámci zákona, který u nás je, začali jezdit komerční dopravci, kteří tuto trať přeplnili jak expresními vlaky a rychlíky, tak se tam dostává i regionální doprava. Máte pravdu, že na těchto tratích má nákladní doprava poměrně málo šancí se uplatnit jindy než v noci. Co budeme dělat? Je několik momentů.

Třetí záležitost je, že na těchto hustých tratích, kde se jezdí komerčně, máme dnes regulátora, který by se měl podívat na ekonomickou opodstatněnost, na to, jestli je ta trať využívána do budoucna způsobem, který nediskriminuje některý druh dopravy.

Děkuji, pane ministře. Pan poslanec položí doplňující dotaz.

V naší koncepci, kterou představíme, by se mělo předně jednat o stavbu nových tratí v nových koridorech, to znamená, nemělo by to být využití stávajících koridorů. Děkuji.

Máte slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, obracím se na vás s jistou pochybností, zda toto obrácení je správné z hlediska adresnosti. Vyplývá pouze z modelu odpovědnosti ve vládě za akciové společnosti s podílem státu. Kdybych věděl, na koho jiného se obrátit lépe, učinil bych tak, ale nemám jasno, který je ten správný ministr, na kterého bych se obrátil.

Společnost standardně přebírá žádosti občanů o různé úkony, a přestože obsahují všechna příslušná data, třeba stavy elektroměrů, není schopna její systém na to reagovat.